To jsou zahrady, pole a další věci, které ti lidé reálně vlastní.

A za třetí jsou to stavby pro bydlení v zastavitelné ploše, zase v ploše, která je schválena orgány, které brání zemědělskou půdu. Děkuji panu senátorovi. Prosím, pane poslanče. Něco už řekl pan senátor. To, že je vláda ignorovala, je jiná věc. Tak jim nevyčítejte, kde byli. Není pravda, že někdo něco zaspal. Vidíme, jak se vypořádávají zásadní připomínky obcí. Takhle to přece funguje. Před třemi měsíci byly volby. Řekl bych, že takřka všechny poslanecké kluby, které zasedají v této Sněmovně, mají kolegy na radnicích, a vy jim nechcete umožnit, aby mohly plnit svůj územní plán. Vláda zatvrzele trvá na svém, místo aby vzala trošku zpátečku a řekla: Ten návrh Senátu je rozumný. Chceme podpořit rozumný rozvoj obcí.

Dneska to můžeme vyřešit. Nemusíme psát další novelu. Prostě není. Každý z nás, který kdy nesl na zastupitelstvo územní plán nebo změnu územního plánu od zadání konceptu a schválení, ví, jak je to komplikované.

Podívejte se, že obchvaty jsou i na druhých, třetích třídách. Nebo i na místních komunikacích. A budou platit.

Zaplaťte pořádně. My jsme ti správní ochránci.

To je třeba si říct. Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Nyní s přednostním právem pan ministr. A mně se chce něco říct. A já to řeknu. Prostě není to pravda. Pro pana kolegu Stanjuru. Děkuji. Jak jsem se toho mohl dopustit! Samozřejmě vaším prostřednictvím, pane kolego. My jsme skutečně, vaším prostřednictvím, pane kolego Stanjuro, vyjednávali v meziresortu. Vaším prostřednictvím.

A to, co se tam objevilo ze Senátu, znamená, že opět je pro jakékoli bydlení v zastavitelné ploše kdekoli, to znamená, taková ta strašná sídelní kaše, že se dovolí jakákoli výstavba, je opět takhle volně možná a přístupná, a je z tohoto případu vyňata. A to jsou přesně ty věci, kterým jsme chtěli zabránit a kde ta dohoda opravdu, pane kolego, vaším prostřednictvím, pane předsedající, pro pana Stanjuru, tam byla. Zajímaly nás a tenkrát jsme dospěli k té dohodě.

Děkuji panu ministrovi. To si opravdu nechte, pane ministře. Vy jste ve vládě. Ale co jste vlastně řekl?

A jak chcete zabránit té výstavbě, pane ministře? Vy chcete jenom peníze, nic jiného! O aroganci jsem vůbec nemluvil, to jste si sám vymyslel, abyste měl jak protestovat, nebo proti čemu. Myslím si, že ani jeden. Já vám to nevyčítám.

Je to velmi komplikované. Zkuste si to někdy. Možná to za vás vyřizuje někdo jiný a připadá vám to jednoduché. Zkuste si to někdy, jak dlouho to trvá a kolik měsíců.

Já tomu opravdu nerozumím. Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Nyní konečně řádně přihlášená paní poslankyně Pěnčíková, po ní pan poslanec Bendl. Faktickou poznámku, pane poslanče?

Ale v okamžiku, kdy něco máte v územním plánu, žádný orgán ochrany Zemědělského půdního fondu, když už je to v územním plánu, nezakáže nikomu něco stavět.

Vy jenom pro stát chcete od lidí další peníze. Děkuji panu poslanci Bendlovi, nyní řádně přihlášená omlouvám se, pan poslanec Jaroslav Borka s faktickou poznámkou. Ne, dobře. Konečně paní poslankyně Pěnčíková.